Děkuji a s faktickou mám přihlášku pana poslance Okamury, poté pan ministr Chládek . Mládek. Prosím, máte slovo. Já bych rád zareagoval na pana ministra. Kdyby ten zákon byl tak dobře udělaný, tak by přece neměl 350 pozměňovacích návrhů. A s těmito návrhy byste se dávno vypořádali na ministerstvu. To je jediné, co jsem chtěl dodat. Děkuji a prosím pana ministra, jestli chce faktickou nebo řádnou.

Legislativní rada vlády, to nebyl původní návrh Ministerstva průmyslu a obchodu, se domnívá, že tato fakta je potřeba promítnout do katastru tak, aby každý, kdo kupuje pozemek, věděl, že je tam nějaké potrubí, jsou tam případně nějaké kabely.

Po debatách v hospodářském výboru a v jiných výborech, abychom byli na bezpečné straně, tato věc bude vyloučena z tohoto zákona a bude to řešit speciální zákon o katastrálním úřadě, protože tuto věc, tento dluh, který máme, je třeba vyřešit. Nebude to o těch dramatických miliardách, ale je to pouze o administrativních nákladech, které nemusí být úplně nízké. Ale toto se nebude týkat tohoto zákona. Toto bylo odsunuto. Ale bohužel je to jeden z dalších nedodělků, který před námi stojí, protože požadavek Legislativní rady vlády byl nepochybně legitimní. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Chtěl bych vás ubezpečit, že hospodářský výbor se velmi pečlivě zabýval právě otázkami věcných břemen, velmi pečlivě se zabýval případnými dopady, a chtěl od Ministerstva průmyslu a obchodu samozřejmě velmi podrobný materiál k tomu, zda nemůže dojít například k navyšování cen energií. Hospodářský výbor tyto věci diskutoval z pohledu velmi odborného, a zabýval se tedy i těmi výtkami, které tady teď prezentujete, které pravděpodobně vycházejí z nějakých výhrad Energetického regulačního úřadu.

A teď, když se dívám na pana kolegu Okamuru , jenom konstatování k číslům pozměňovacích návrhů. Ono jich tolik zdaleka není. Respektive formálně ano, nicméně každý, kdo se tou normou zabýval, ví, že většina těch pozměňovacích návrhů je duplicitních. Například na rozpočtovém výboru a na hospodářském výboru zazněly v podstatě stejné pozměňovací návrhy.

Ale to není asi podstatné. To jenom, že to tady zaznělo na mikrofon, tak jsem využil příležitosti, když mluvím, abych se k těm číslům vyjádřil. Prosím s faktickou pana poslance Fiedlera, připraví se pan poslanec Okamura. Dobré odpoledne. Děkuji za slovo, paní předsedající.

To si děláte legraci, pane zpravodaji. Teda doufám, že si děláte legraci, že to je podle vás správný počet pozměňovacích návrhů k zákonu, který proběhl řádným připomínkovým řízením.

A dívám se, jaký je čas. To také svědčí o tom, jaká je kvalita této předložené materie. Jestli vy sami říkáte, že pokud neprojdou tyto pozměňovací návrhy, bude to problém, tak se na mě nezlobte, prostřednictvím paní předsedající pane ministře. Sám si dáváte známku o tom, jak kvalitní návrh zákona předkládáte. Děkuji a nyní prosím s další faktickou pana poslance Okamuru, připraví se pan poslanec Urban a poté pan poslanec Černoch. Všechno jsou to faktické poznámky. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

To znamená, je potřeba rozklíčovat v klidu, co ty pozměňující návrhy znamenají, co je tam schováno, protože skutečně není normální, že se u tak zásadního zákona dává několik set pozměňujících návrhů. A i odborníci nám řekli, že se v tom nevyznají dobře, aby dopady na občany České republiky pokud možno byly co nejmenší, nejlépe žádné, neboli úplně nejlépe v kladných číslech.

Za prvé jsem tady řekl, že pozměňovací návrhy, které schválil hospodářský výbor, to jsou všechny pozměňovací návrhy, které byly zároveň kladně vypořádány Ministerstvem průmyslu a obchodu. Je jich podstatně méně a všechny pozměňovací návrhy Ministerstvo průmyslu a obchodu posvětilo, to znamená, při tom projednávání hospodářského výboru řeklo ano, souhlasíme a souhlasíme proč a víme, jaké to má a nemá příslušné dopady. Já říkám, že nikomu se cena nezvedne, někomu se sníží cena elektrické energie a někomu zůstane stejná.